Tento návrh samozřejmě, protože byl opoziční, byl smeten ze stolu. V oblasti platu se na vysokých školách stále více a více otevírají nůžky mezi platem pedagogů, univerzitních vědců a odborného personálu na jedné straně a platů obdobně kvalifikovaných pracovníků v průmyslu a ve státní správě.

To stejné se týká digitalizace.

Takže to jsou to jsou problémy, před kterými ty školy stojí.